Toto je bod, který cítíme všichni.

Také máme většinový podíl v ČEZu.

V důsledku zvýšené nezaměstnanosti se mohou české domácnosti ocitnout ve finančních potížích a to se ve svém důsledku projeví také na nárůstu výdajů státu a zvýšení rozpočtových schodků. Zase připomínám, znovu, je to dědictví naší vlády, která nenechala podniky padnout ve zdravotnické krizi.

Nebo vyjádření předsedkyně Poslanecké sněmovny, paní Pekarové Adamové, že vláda tu není od toho, aby se starala o občany. Přes veškerou vaši kritiku si to občané pamatují.

Naštěstí se ještě přijímají naše projekty, které se prosadily v době, kdy jsme měli v této Poslanecké sněmovně většinu.

Minimální mzda, další téma.

Nepochopitelné. To je jasný vzkaz této vlády. Ministr Válek, tak jak to sledujeme, veřejně aktivně diskutuje o plánovaném zpoplatnění zdravotnictví. Celkem má být od plátců vybráno 9,5 miliardy korun, a to nad rámec již placeného zdravotního pojištění.

No tak proč ne? Tak si to občané připlatí, však jsou na tom dobře. Ministr Stanjura otevřeně mluví o možnosti zrušení státní podpory stavebního spoření.

Již na začátku, opakuji znovu, jste ohrozili celý systém zdravotní péče škrty ve zdravotnictví a snížením plateb za státní pojištěnce.

To je důležité.